My jsme hlasovali proti. My jsme hlasovali proti za SPD, a dokonce jste mi tady zamítli i můj návrh na zamrazení platů politiků na celé volební období.

To samozřejmě je problém. Takže to, že řízení veřejných financí vládou Petra Fialy je prostě v naprostém rozkladu.

A měli by prostě odstoupit. A teď přicházíte s tím, že potrestáte důchodce za něco, ty současné i budoucí, za což oni vůbec nemůžou.

Ale my jsme na to přece upozorňovali.

Na astronomickém schodku se podílí zejména diletantsky nastavené a nadhodnocené kompenzace obchodníkům s energiemi v souvislosti s cenovými stropy na energie.

Naopak musí dojít ke snížení cenových stropů pro české domácnosti a firmy.

Přitom výběr daní oproti loňsku významně vzrostl. Tedy výrazně nad aktuální růst inflace. Problém je tedy zjevně na straně rozpočtových výdajů.

Jsou nutné, rychlé a radikální kroky.

Samozřejmě nejrozumnějším řešením, které by naši dramatickou rozpočtovou situaci mohlo zachránit, a o tom už jsem hovořil, by byl okamžitý odchod škodlivé Fialovy vlády.

SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření.

Konkrétně se jedná o významné omezení a v některých případech až o zrušení státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. Například zvýšit povinnou měsíční výši úložky, od které je poskytován státní příspěvek, z 300 na 500 korun a úplně odebrat tento příspěvek občanům, kteří si platí na penzijní spoření i v důchodovém věku. To už jsou opět demotivující návrhy, které oslabí ochotu občanů spořit sobě nebo svým dětem a vnukům na penzi. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření.

Ale vy vlastně v podstatě zhoršujete celý rozsah, celý rozsah v podstatě podmínek pro pracující občany, ale i pro ty slušné občany jako takové.

A úřad práce by měl navíc přestat propuštěným zaměstnancům poskytovat kompenzace v případě nevyplaceného odstupného. Podpora v nezaměstnanosti je pojistnou dávkou, která náleží pouze občanům, kteří poctivě pracují a odvádějí sociální pojištění ze zaměstnání nebo živnostenského podnikání. Není žádný důvod ji snižovat. Prodloužení povinné doby odvádění pojistného pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti poškodí nejvíce nejohroženější skupiny nezaměstnaných, což jsou osoby v předdůchodovém věku, proto o tom tady hovořím, či rodiče samoživitelé.